Ale kvůli tomu, přiznám se, jsem se nepřihlásil.

Pane ministře, volám vás k odpovědnosti! Kdybychom tady o tom jednali čtyři hodiny, tak prostě tady budete čtyři hodiny šoupat nohama a mluvit uctivě, protože vy se zodpovídáte vůči suverénu, který vám ty prostředky schvaluje, nebo neschvaluje! Dopustil jste se, já jsem připraven vám to vzhledem k vašemu mládí a nezkušenosti odpustit, ale dopustil jste se něčeho, co si tady nedovolil ani Miloš Zeman blahé paměti! Co si tady nedovolil nikdy nikdo! Přestože... Pane ministře, s přednostním právem, máte slovo. Já opravdu...

To bylo pouze konstatování z mé strany. Naopak velice si jí vážím. Děkuji panu ministrovi a ptám se, jestli ještě někdo se dál hlásí do podrobné rozpravy, protože ji pan ministr otevřel. Pokud ne, tak končím... Pardon, pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych chtěl, protože kolem té ryby domácí je takových fám, že už se to nedá poslouchat. Proto také nebyla odsouhlasena v minulosti.

To znamená, zmenšujme aparáty, zmenšujme počty úředníků tak, abychom méně zatěžovali daňového poplatníka a chovali se ekonomicky rozumně. Provozní výdaje Ministerstva zemědělství za Fuksy a Bendla klesly o 2,1 nebo 2,16 miliardy korun a taky jsme to neopakovali při každé hlouposti. Byli jsme tak nuceni situací, nuceni ministrem financí, který prostě říkal: šetřit musí všechny resorty, musíme hledat úspory.

Takže ušetřené peníze na podporu třeba prodeje sladkovodní ryby dáme na to, abychom měli více úředníků na Státním pozemkovém úřadě. Tak děkuji panu poslanci Bendlovi, ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tak kdybych chtěl být stejně ironický jako pan ministr, tak řeknu, že délka projednávání odpovídá kvalitě úvodního slova předkladatele.

Já tomu nerozumím.

Radši kdybyste mlčel, bylo by to možná lepší. Ta první věta byla aspoň upřímná, ta druhá byla už jenom politicky vykalkulovaná. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nevidím v současné chvíli žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, a proto podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje, případně pana ministra. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jenom pro upřesnění: Zemědělský výbor návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 projednal na své 3. schůzi dne 15. ledna 2014 a přijal k němu usnesení, kdy zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 schválit bez připomínek. Dále konstatuji, že v podrobné rozpravě zazněly návrhy na doprovodné usnesení, jednak návrh doprovodného usnesení pana poslance Kalouska a návrh doprovodného usnesení pana poslance Novotného. Přivolám naše kolegy z předsálí. Nejprve je to návrh pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslava Kalouska prosím o kontrolu: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky... Prosím pana poslance Kováčika. Doprovodné usnesení je možno schvalovat až k něčemu, co je přijato. To znamená, prvně musíme hlasovat o tom meritu, o tom rozpočtu, a teprve budeli přijat rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, můžeme hlasovat o doprovodných usneseních. Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení na schválení návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

A pak tu máme dva návrhy na doprovodné usnesení.